Pozvánka vám byla rozeslána i rozdána přes poslanecké kluby v pátek dne 7. prosince tohoto roku. Na začátku nejprve přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili pana poslance Jiřího Valentu a pana poslance Petra Vránu. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Já vás tedy poprosím, budeme hlasovat nejprve o ověřovatelích této schůze.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já pro stenozáznam nepodařilo se mi přihlásit.

Opačně?

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, já nechci měnit pořad schůze. Nechci samozřejmě nic měnit, nechci dělat nic, co by bylo proti jednacímu řádu. Nicméně dovolte mi říct jenom tři věty, které se netýkají bezprostředně tohoto pořadu schůze, ale je to pro nás, pro SPD, poslední možnost, aby to v této Sněmovně před 17. prosincem zaznělo. Takže není to žádný návrh, je to jenom prostě oznámení, aby bylo naprosto jasné, jaké zastáváme stanovisko.

Součástí tohoto paktu jsou ustanovení, která jsou v rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny České republiky, zejména pokud se jedná o přerozdělování uprchlíků a návratové politiky. Bohužel tady není ministr zahraničí pan Petříček, ale i tak žádáme vládu, aby k této věci zaujala minimálně zdrženlivé stanovisko. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.

My jsme při předchozím projednávání tohoto předmětu řešili zcela zásadní problém. Navrhovali jsme i dokonce přerušení jednání, zejména kvůli tomu, že neexistuje žádná finanční analýza, a žádali jsme paní ministryni, aby předložila vůbec důvody, proč má dojít k jednání o revizi historických církevních restitucí.